Děkuji. Nyní paní poslankyně Valachová, pak registruji pana předsedu.

Trochu to navazuje na stanovisko, které jsem za poslanecký klub sociální demokracie už tlumočila odpoledne.

Ministerstvo vnitra má připravený návrh a ministr vnitra je připraven ho předložit. Koneckonců i já jsem avizovala ve svém odpoledním vystoupení za poslanecký klub sociální demokracie, že i stálá komise pro Ústavu, které předsedám, je připravena o této věci jednat, a jsme takto s kolegy domluveni i z hlediska posledního projednávání nouzového stavu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající, pane místopředsedo.

Ano, dobře.